Neexistence podmínek zaručujících transparentnost lobbingu v České republice a z toho vyplývající nemožnost kontroly veřejnosti na jedné straně snižuje legitimitu role lobbistů a na straně druhé umožňuje ohrožení veřejného zájmu, snížení legitimity veřejných rozhodnutí a upřednostnění zájmů osobních, skrytých či parciálních. K tomu, abychom přijali příslušnou právní úpravu, nás dlouhodobě... Pane poslanče, děkuji za přednesení tohoto návrhu.

Děkuji za upřesnění. V tuto chvíli zde mám dalšího přihlášeného k návrhu na změnu schváleného pořadu, a to je paní poslankyně Marie Pošarová. Poprosím paní poslankyni, aby přišla k řečnickému pultu. Je zde paní poslankyně?

Pane poslanče, máte slovo, vašich pět minut. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dobrý den. Chci navrhnout zařazení nového bodu s názvem Diskuse o vojenské pomoci České republiky Ukrajině. V programu vlády v oblasti zahraniční politiky byl bod Návrat k Havlově zahraniční politice a jeden další bod byl Revize vztahů s Ruskem.

Osobně si myslím, že dodávat zbraně do země, ve které zuří občanská válka, je zločin. A máme zde ještě i další precedens, a to je otázka českých samopalů, kulometů a munice, které bývalý ministr Stropnický věnoval takzvané umírněné kurdské opozici k boji proti Bašáru Asadovi a kterou tam měli dopravit Američané.

Rozhodně nesmíme připustit, aby jakékoliv riziko, že tato munice bude využita na ostřelování civilních cílů, že přinese civilní oběti, aby toto riziko nebylo nějakým způsobem zohledněno.

Nesmíme připustit, aby se z Ukrajiny stal testovací polygon účinností těchto zbraní, protože v momentě, kdy začneme, nebo kdy oni začnou, tak potom je samozřejmě otázka, kam až bude naše vláda ochotná zajít. Bude tam posílat vojáky? Bude tam posílat další specialisty?

Musíme velmi pečlivě zvažovat, co tedy vlastně chceme, jestli chceme vyzbrojit armády, které jsou mimo jakékoliv centrální velení a v určitých směrech můžou být i mimo kontrolu.

Takže náš názor je takový, že rozhodně nesouhlasíme, aby se Česká republika jakkoliv míchala do tohoto konfliktu.

Děkuji za pozornost. Děkuji, paní předsedající. Děkuji.

V tuto chvíli vidím, že se s přednostním právem hlásí pan místopředseda Sněmovny Jan Bartošek. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, začátek schůze má podle jednacího řádu sloužit k tomu, aby se dávaly návrhy na doplnění nebo upravení programu jednacího dne. Příspěvky, které jsou pouhým konstatováním, mají zaznít v obecné diskusi, nikoliv na začátku schůze.

Je to z vaší strany regulérní obstrukční jednání, které brání projednání navržených zákonů. To znamená, v první půlhodině mají vystoupit pouze poslankyně a poslanci, kteří dají návrh na úpravu programu.

Poprosím, aby přišel k řečnickému pultu a sdělil nám, jaký bod chce zařadit. Pane poslanče, vašich pět minut, máte slovo. Děkuji.